Je zde žádost o odhlášení.

Kdo je pro?

Výsledek: přijato. Pan předseda Výborný. Děkuji pěkně. Pane místopředsedo, pane premiére, kolegyně, kolegové, já bych rád jenom tlumočil dohodu zástupců všech pěti poslaneckých klubů, která je v kontextu i toho hlasování, teď proběhlo. My v tuto chvíli, až ukončíme podrobnou rozpravu o sněmovním tisku 392, tak bude tato schůze, mimořádná, přerušena na 120 minut, a to z důvodu toho, aby legislativní odbor Poslanecké sněmovny připravil řádně hlasování pro třetí čtení. Na základě dohody všech poslaneckých klubů, kterou jsme teď učinili, a protože obě dvě mimořádné schůze byly svolány po skončení nebo přerušení této schůze, tak zahájíme deset minut po tom přerušení schůzi 56., na základě dohody všech předsedů poslaneckých klubů tuto schůzi otevřeme a následně přerušíme na neurčito. A stejně tak následně po té technické pauze, aby se připravilo veškeré technické zázemí, tedy sedmi minut, otevřeme schůzi 57. a tu také přerušíme na neurčito. Snad je to všem jasné. Děkuji.

Děkuji za slovo. Já respektuji dohody poslaneckých klubů. Já osobně jsem se zdržel, protože nemohu jinak.

To, že mi pan kolega citoval nějaký stenozáznam, nic neznamená, protože už tenkrát to bylo špatně.

A mohl by na mě Andrej Babiš tlačit jako předseda vlády a předseda strany, jak chtěl, já bych to pro něho neudělal. A paní předsedkyně tady měla velký projev při svém zvolení, jak bude předsedkyní nás všech, a tentokrát jednoznačně zase stranila vládě a nehájila Sněmovnu, nás jako všechny. To je z mé strany všechno. Děkuji. Děkuji za slovo.

První lhůta je, že ta schůze musí být svolána do deseti dnů. To znamená, ten časový prostor, na kdy je možné tu schůzi svolat, opravdu velký nebyl. To uznáte asi všichni sami, protože to si umíme každý spočítat.

Takže nebylo to nic, co by už dříve nebylo využito jako instrument. Svolat schůzi podmíněně s tím, že nějaká, která předtím má proběhnout, bude ukončena či přerušena, to se opravdu v minulosti už opakovaně stalo, není to nic nestandardního, jak se tady snaží pan poslanec Vondráček vyvolat dojem. A víte, kolegyně a kolegové, já respektuji vaše právo svolávat schůze, ale právě teď budu podepisovat pozvánku na již šestou mimořádnou schůzi, kterou hnutí ANO svolává v takto krátké době. Příští týden, jak všichni dobře vědí už několik týdnů, nás čeká společná schůze obou komor Parlamentu k inauguraci. Když tady paní místopředsedkyně Olga Richterová hovořila o našich zaměstnancích, vzpomeňme na to, že oni také připravují právě tuto velmi výjimečnou událost, která se děje jenom jednou za pět let. A asi máme všichni pochopení pro to, že Sněmovna nemůže naráz najednou zvětšit objem svých zaměstnanců, aby tohle všechno, tohle všechno, co tady teď musí zvládnout, byli schopni zvládnout.

To se opravdu běžně děje, že se přeruší, protože musí být zahájena jiná schůze.

Taková pozvánka ode mě taky existuje.

Všichni asi chápeme, proč jsou ty důvody, už se k tomu nevracejme. Já vám jenom říkám, že zase se to vyhnulo ve prospěch koalice.